Děkuji za slovo. Tímto ale nezpochybňuji hlasování. Takže nezpochybňujete hlasování, pouze pro stenozáznam? Děkuji. Ještě někdo?

Nemohu si být jist, že fungovalo hlasovací zařízení správně, a proto zpochybňuji hlasování. Já mám pocit, že toto jsme v Poslanecké sněmovně už řešili, zda je možné zpochybnit hlasování, které nemění výsledek hlasování, ale asi to vyřešíme...

To je ten samý problém.

A víte velmi dobře, že se často zpochybňuje hlasování, kdy výsledek byl třeba o deset hlasů.

Já si pamatuji totiž obě varianty. To znamená, jestli dovolíte, na minutku přeruším jednání Sněmovny a poradíme se, jak postupovat, protože nechci...

Zpochybňuji hlasování. Na sjetině mám ano, hlasoval jsem ne a zpochybňuji hlasování.

Za prvé, poprosím sněmovním legislativu, aby se tím předchozím problémem zabývala, abychom si vyjasnili, zda je možné zpochybňovat hlasování, když ten výsledek by nebyl změněn.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování. Pokud se nepletu, bylo to o návrhu A4. Je tomu tak, pane zpravodaji? Pan ministr? Výbor?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Prosím, pane zpravodaji.

Pan ministr? Stanovisko výboru? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Další prosím.

Pardon, já se omlouvám. Takže já vás všechny odmažu a budeme hlasovat ještě jednou. Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím. Děkuji. Tejce týkající se prodloužení lhůty pro vystěhování pro členy domácnosti zemřelého nájemce bytu zvláštního určení z původně navržených šesti měsíců ode dne obdržení výzvy na měsíců devět.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Další prosím.